Takže vám chci všem poděkovat. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Pane docente prostřednictvím pana předsedajícího, já vás mám taky rád. Pane docente Válku prostřednictvím pana předsedajícího, já vás mám taky rád. Nicméně rozhodně nikdy nezačnu své vystoupení ve Sněmovně tím, že se máme vakcinovat. Já jsem se rozhodl po zbytek svého volebního období hrát roli toho kritického elementu vzhledem k té plánované vakcinaci.

Jestli ji chcete hrát vy a chcete z občanů dělat ovčany, určitě ji hrajte.

A jak tady zaznělo od našeho kolegy pana Klause, jiné země šly jinými cestami, mají podobné nebo lepší výsledky než my.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Nebo říct není, kašleme na to? Já jinou neznám, a proto udělám všechno možné pro to, abych přesvědčil občany České republiky nechte se očkovat, nebojte se toho. Je dobře, že jsou obavy a odborníci, pan ministr, vláda jsou od toho, aby tyto obavy rozptylovali, aby vysvětlovali, aby argumentovali.

Ale to neznamená, že řeknu, že tomu tak není. A je možné, že Země opravdu placatá je.

Prosím, udělejte to. A o totéž žádám tuto vládu, tohoto ministra a všechny ty, co to myslí s tímto národem dobře. Děkuji. To byla poslední přihláška. Ještě pan předseda Stanjura.